A pak mám ještě jednu poznámku, která se týká zvířat, jestli mě pan ministr bude poslouchat, už je to poslední spíš námět, protože nevím, jestli to patří do zákona, nebo jestli se tím nezabývat ve vyhlášce. Už jsme o tom spolu částečně mluvili.

Moc bych si přál, kdyby Ministerstvo zemědělství v téhle té oblasti bylo aktivní a přišlo s nějakým legislativním návrhem, který to umožní. Doufám, že k nějakému rozumnému kompromisu nakonec v zákoně dojdeme. Děkuji vám za pozornost. Nyní vystoupí pan poslanec Martin Kolovratník a připraví se paní poslankyně Dana Balcarová. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Za slovo děkuji. Kolegyně, kolegové, dobré dopoledne vám přeji.

A je to z toho důvodu, jak víte, že je v něm také můj pozměňovací návrh.

Je to jednoduché.

Víte o mně, že jsem tady byl i v minulém volebním období.

A i z toho důvodu jsem nakonec, a to společně v týmové práci s odborníky, s lidmi z hnutí Obraz, s panem Voršilkou, kterého rád budu jmenovat, tak jsme společně připravili návrh, který vám teď chci představit a krátce o něm promluvit.

Jedna výjimka pracuje s rokem 2030, kdy chovatelům bude umožněno požádat o výjimku u krajské veterinární správy, pokud prokážou, že výstavba nových budov, nových zařízení, ta transformace na alternativní systémy při zachování stejného objemu produkce je pro ně složitá, téměř nemožná, náročná z různých legislativních, procesních důvodů, které oni sami nemohou ovlivnit. Takže mohou dostat takovou výjimku.

A 15 let je právě životnost takových zařízení.

Abych podpořil velmi krátce svůj návrh pro vás, kteří jste případně ještě nerozhodnutí, tak mám v ruce tři materiály. Dokonce získal ocenění Výrobek Olomouckého kraje. Je členem Asociace soukromého zemědělství. A tento chovatel nás a tuto cestu jednoznačně podporuje. To byl pro mě silný argument, proč si říkám, že jdeme správnou cestou. Další dva materiály jeden je český: Praktická doporučení pro bezproblémový chov nosnic ve voliérových systémech.

Takže věřím, že i tohle jsou materiály, které přinejmenším je jednoduché si z němčiny přeložit do češtiny, a že i čeští chovatelé by se tímto mohli inspirovat.

Poslední pro pana předkladatele a pana zpravodaje je legislativně technická oprava tohoto mého návrhu, kterou bych tady rád načetl. Můj návrh, ta textace pouze zpřesňuje odkazy na jednotlivá písmena v paragrafech toho zákona. Vysvětlím. Vzniklo to tak, že když jsme psali můj pozměňovací návrh, tak jsme se odkazovali na původní znění zákona, což bylo chybné. Měli jsme se odkazovat na už připravenou vládní novelu. Takže opakuji a garantuji, v této legislativně technické opravě se neskrývá žádný zádrhel, žádná změna významu nebo nějaký posun v obsahu.

Jak říkám, je to pouze legislativně technická uvnitř toho mého pozměňovacího návrhu. Takže prosím pana zpravodaje pak v hlasování, aby do procedury zařadil i tuto legislativně technickou úpravu. Děkuji moc. Nyní vystoupí paní poslankyně Dana Balcarová a připraví se pan poslanec Radek Holomčík.